Místopředseda vlády Karel Havlíček je připraven. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, teď to bude z Ministerstva průmyslu a obchodu, pro změnu. Poslanecké sněmovně Parlamentu je v rámci ratifikačního procesu ve druhém čtení předkládán standardní materiál.

Po prvním čtení tohoto návrhu, které se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo v únoru minulého ruku, byl zmíněný návrh v březnu stejného roku projednán zahraničním výborem.

V souvislosti s kladným doporučením zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, dále s ohledem na stejný výsledek projednávání v horní komoře Parlamentu České republiky si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jiří Strýček. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím. Jsme připraveni na hlasování. Nikdo nepožaduje znovu seznámit s usnesením. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 124. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.